74.

Teď mám obavu, že pan ministr není přítomen. Je schopen někdo z vlády zastoupit pana ministra spravedlnosti? Jestli budete souhlasit, přeruším na pět minut naše jednání a zjistím, zda je pan ministr spravedlnosti dostupný.

Smyslem sjednávané Dohody mezi Českou republikou a Arménskou republikou o usnadnění aplikace Evropské úmluvy o vydávání je řešení případů, kdy občané jedné smluvní strany jsou na území druhé smluvní strany v nepřítomnosti odsouzeni pro spáchání trestného činu, avšak ještě před nastoupením a vykonáním uloženého trestu se vrátí na území svého domovského státu.